Děkuji panu poslanci Hegerovi. Dobrý den, kolegyně a kolegové, vážený pane předsedající.

Žijeme v době, která má zvláštní specifika.

Já už dneska, když jdu po Praze nebo po jiném městě, tak si vybírám restauraci podle toho, jestli je kuřácká, nebo nekuřácká. Ta situace je podle mě vyřešena.

Rozdělit národ. Vždycky něčím zaměstnat národ, zaměstnat lidi, aby se hádali mezi sebou.

Děkuji paní poslankyni Lorencové. Nyní řádně přihlášený pan poslanec Vít Kaňkovský. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Dobré dopoledne.

Od počátku vnímáme tento zákon zejména jako ochranu nekuřáků před škodlivými účinky zplodin kouření. Toto chci, a už jsem to tady říkal ve druhém čtení, znovu zdůraznit. My nepodnikáme žádný frontový útok proti kuřákům, proti vášni kuřáků si zakouřit, proti jejich svobodě si zakouřit, ale zároveň chceme chránit svobodu nekuřáků mít čisté prostředí tam, kam dojdou, tedy zejména se bavíme o restauracích, ale i některých dalších veřejných prostorech. Také si uvědomujeme, že tento zákon, a mluvila tady moje předřečnice o tom, naši společnost trochu rozděluje, a i tady ve Sněmovně si dovolím tvrdit, že je možná dvě stě názorů na tento zákon. Přesto si myslím, že tento zákon je potřebný a že je potřeba dojít do legislativního konce, a všechny vás vyzývám k tomu, abychom se snažili přivést tento zákon ke šťastnému legislativnímu konci, tedy aby ten zákon měl podobu, která skutečně této zemi pomůže, a nikoliv naopak. Nežijeme v černobílém světě, i na našem klubu jsme měli poměrně širokou a ne úplně jednoduchou diskusi a nakonec jsme se rozhodli, že podpoříme některé změkčující pozměňovací návrhy, protože si myslím, že to jednak snad i zlepší tu situaci ve společnosti a jednak že to také přispěje k tomu, aby tento zákon měl šanci na to ve Sněmovně projít. Vidíme, že je možné podpořit některé změkčující pozměňovací návrhy týkající se elektronických cigaret, vodních dýmek, zmírnění zákazu kouření na předzahrádkách, ale také v problematice ochrany před škodlivými účinky alkoholu. Tady se to týká zejména už dnes zmiňovaných škol, které se zabývají výukou v hotelnictví a gastronomii, ale také některé ochutnávkové akce, tzv. košty a jiné tradiční akce. Dovoluji se tedy požádat ctěnou Sněmovnu, abychom při schvalování pozměňovacích návrhů postupovali uvážlivě, abychom se za výslednou podobu zákona nemuseli stydět. A na závěr mi dovolte, abych vás požádal o podporu svých pozměňovacích návrhů, které jsou uvedeny pod písmeny a čísly R1 a R2.

Ten pozměňovací návrh je připraven ve spolupráci s protidrogovým odborem Úřadu vlády a s Ministerstvem zdravotnictví a měl by právní stav, který v současné době je špatný, napravit. A potom pozměňovací návrh pod číslem a písmenem R1 (?), který řeší zakotvení adiktologických služeb do dikce zákona. Děkuji vám za pozornost. Děkuji panu poslanci Kaňkovskému. S faktickou poznámkou pan poslanec Jandák. Prosím, pane poslanče. Dámy a pánové, já jsem nechtěl vystupovat, je to zbytečné. Ale když tady zazněla slova od lidoveckého kolegy o těch šťastných koncích... Pak jedna malá poznámka k tomu, co v úvodu řekl pan ministr. Pan ministr nám řekl, že to přijímáme proto, protože chceme ochránit naše děti a mládež. Nevidím v tom logiku. A potom malá poznámka k tomu, jak to na tom světě jde. I u nás bez tohoto zákona je 70 % restauracích nekuřáckých. Žilo se nám špatně do toho okamžiku, než Duch Svatý osvítil pana ministra a přišel s tímto zákonem jako čtvrtý ministr v řadě? Já se jenom ptám, kde to všechno skončí, vážení. Kéž by to mělo šťastný konec, pane poslanče. S další faktickou poznámkou pan poslanec Milan Brázdil. Prosím, pane poslanče. Já bych taky rád navázal. Promiňte, mně to neochrání zdraví.

Ať si tam jsou, ať si tam pěkně kouří a ať si tam dělají to, co potřebují, ale ať jsou prostory, které jsou všem určené, nekuřácké. Toto neochrání moje zdraví. Děkuji. Nyní řádně přihlášený pan poslanec Ludvík Hovorka. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji vám, pane místopředsedo. Vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěl nyní napřímit vaši pozornost k jedné specifické části tohoto zákona a to je příležitostný prodej alkoholu.

V této oblasti jsou tři pozměňovací návrhy.